Pan poslanec Zlatuška navrhl přikázání školskému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání školskému výboru.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Pilný navrhl přikázat tento návrh zákona zdravotnickému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání zdravotnickému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Hájek navrhl přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslední, pan poslanec Skalický navrhl přikázat tento návrh výboru pro obranu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslední návrh, který tady zazněl, je návrh na zkrácení lhůty na 54 dnů tak, jak jej navrhla paní poslankyně Černochová. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 54 dnů k projednání. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro bezpečnost a lhůta byla zkrácena na 54 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona a děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.